Dohoda obsahuje obvyklá ustanovení o podmínkách pro výkon obchodní letecké dopravy. Text celé dohody je liberální při zachování důležitých oblastí provozní bezpečnosti a ochrany letectví před protiprávními činy. Tato dohoda může v budoucnu přispět k rozvoji letecké dopravy České republiky do Karibiku, poskytuje právní základ pro obchodní aktivity v této oblasti a obecně strategická poloha Curaçaa uprostřed amerického kontinentu spolu s liberální politikou je dobrým předpokladem pro rozvoj turistického ruchu, stejně tak i pro oblast obchodu, případně logistické oblasti na ostrově. Doporučuji tedy, nebo dovoluji si požádat Poslaneckou sněmovnu o doporučení k vyslovení souhlasu s ratifikací. Usnesení zahraničního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 513/1.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Prosím, pane poslanče.

Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže rozpravu končím. Zpravodajové?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat.